Tady zaznělo to, že ten Brusel. Já bych chtěl vědět, co ten Brusel tedy je. Je to Rada EU, nebo je to Rada, nebo jsou to europoslanci?

Prosím, máte slovo.

Piráti tento zákon podpoří.

Rozhodně nechci zpochybňovat rozhodnutí britských občanů, ať už to bylo v referendu o vystoupení, nebo ve volbách, které potom následovaly. Lidé Velké Británie mají právo se rozhodnout a mají právo se rozhodnout špatně. Já to rozhodnutí rozhodně nehodnotím jako dobré, protože nám přinese spoustu problémů, které jsme jinak mít nemuseli.

Myslím si, že sliby, které tam padly, byly prostě hodně nadnesené. Prostě slibovat 350 milionů liber do národního zdravotního systému, jak se to dělo během té kampaně, byla podlá lež a ukázalo se to ostatně hned po vyhlášení výsledku toho referenda. Strany, které tam vládnou, se nedokážou dohodnout. Už tady bylo zmiňováno, nikdo tady Velkou Británii netrestá. Britská vláda souhlasila s výstupovou dohodou, která by všechny tyto problémy, které má řešit tento zákon, řešila a mnohé další navíc. Ten problém je prostě v Británii, ne u nás, ne v Evropě.

Já jsem rád, že tady máme tenhle zákon, protože potřebujeme vyřešit ty největší potíže.

A já pevně doufám, že pánové Klaus, Okamura a další, kteří vyzývají Českou republiku k podobnému kroku, si to vezmou k srdci a už to nebudou opakovat. Děkuji. Paní poslankyně Vrecionová, po ní vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. Přeji hezké poledne. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi na začátek takové krátké shrnutí.

Řekli, že jim stávající stav nevyhovuje, a myslí si, že jim bude lépe mimo toto společenství. S tímto názorem někdo souhlasí, někdo s ním nesouhlasí, v každém případě ho všichni musíme respektovat.

Myslím, že se neděje nic zvláštního. Jediné, co je na tom mimořádného, že je to prostě poprvé. Vzpomeňme si například na mnoho let dozadu tomu, kdy se Francie rozhodla vystoupit z vojenských struktur NATO.

Je velmi málo pravděpodobné, že by se rozhodnutí nějakým způsobem změnilo, i když jednostranné stažení žádosti o vystoupení Evropský soudní dvůr svým rozhodnutím umožňuje.

Ale v tomto okamžiku se spíše zdá, že žádná dohoda nebude. Já samozřejmě vím, že zvláště v politice dva měsíce je velká doba, může se ještě mnoho změnit, ale my opravdu musíme počítat zatím s tvrdým brexitem.

Tady samozřejmě jde především o onu irskou pojistku, kterou dle mého názoru bohužel evropský vyjednavač Barnier nastavil tak trošku naschvál, protože v této podobě Británie tuto pojistku skutečně nemůže přijmout.

To znamená, v tu chvíli nebude platit. A teď tady mně chybí, že tu není pan premiér, není tu ani pan ministr zahraničních věcí. To znamená, kde my máme záruky té reciprocity? Protože ten dokument to skutečně v případě tvrdého brexitu nebude řešit. Takže mě by v tuto chvíli zajímalo, jak se vlastně česká vláda bude chovat, jak bude dále vyjednávat.

Ale zároveň se tedy ptám, jak zajistíme reciprocitu postavení našich občanů v Británii.